Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě si nemohu nechat ujít reagovat na některé připomínky a musím na úvod říct, že tolik veselí v Senátu nezažijeme. Poznámka číslo jedna. U stolku zpravodajů někdo zapomněl nabíječku, a ač obsahuje kovové předměty, zatím tam pořád je. Na kolegu Okamuru, bývalého kolegu senátora, který tady v Poslanecké sněmovně evidentně ožil , on hovořil o tom a pak to tady bylo ještě několikrát opakováno, že postihujeme tímto zákazem i slušné lidi. Oni nás právě slušní lidé o to žádají, abychom to řešili, protože ono jim už nic na těch zahrádkách také brzy nezůstane, protože oni jim to všechno vezmou. Druhá věc. Já jsem původně nepochopil, proč Ministerstvo životního prostředí s odkazem na Evropskou unii říká, že je třeba povinně separovat kovy, protože si myslím, že jestli u nás v České republice něco je separováno dokonale, tak to jsou právě kovy. Ale dobře jestli nám to Evropská unie nařizuje, tak tedy to tam bylo zakomponováno.

Některé obce ze zoufalství dělají podobné kroky.